Obsazení u stolku zpravodajů je stejné. Takže opět prosím pana ministra Staňka, aby místo ministra zahraničních věcí předložený návrh uvedl. Máte slovo, pane ministře. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, smyslem přechodného ustanovení článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu bylo umožnit budoucím smluvním stranám odložení jurisdikce Mezinárodního trestního soudu na dobu sedmi let od vstupu v platnost Římského statutu pro danou smluvní stranu vůči válečným zločinům v případech, kdy byl zločin domněle spáchán občany dané budoucí smluvní strany či na jejím území. V pozadí přijetí tohoto přechodného ustanovení byla snaha o rychlé dosažení co největšího počtu smluvních stran Římského statutu v době jeho přijetí a v důsledku toho i co nejširší jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Dnes již článek 124 není využíván.

Důvody spočívaly v jeho neaktuálnosti a ve snaze o co nejširší text Římského statutu, který by neobsahoval již nevyužívaná ustanovení.

Věřím proto, že vládní návrh k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu podpoříte. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.

Motivem tehdy bylo umožnit přístup k Mezinárodnímu trestnímu soudu co největšímu počtu států. Nyní, jak již zaznělo, je toto ustanovení obsolentní, proto 14. shromáždění smluvních stran Římského statutu v roce 2015 přijalo rezoluci o jeho vypuštění.

Jelikož změna mezinárodní smlouvy musí být vnitrostátně projednána stejným způsobem jako její sjednání, je k přijetí změny článku 124 Římského statutu v souladu s článkem 10a odst. 2 a článku 39 odst. 4 Ústavy ČR opět je potřeba souhlasu ústavní většiny, což znamená třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

Přesto navrhnu i tento bod přikázat ústavněprávnímu výboru. Jestli to znamená, že Mezinárodní trestní tribunál, resp. smluvní strany se rozhodly, že už nikdy nikoho dalšího přijímat nechtějí.

Takže bych byl rád, abychom přikázali i tento tisk i ústavněprávnímu výboru. Děkuji za pozornost. Děkuji. Je další zájem na vystoupení v obecné rozpravě? Ne, tedy obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan poslanec Benda navrhl k projednání ústavněprávnímu výboru. V tomto pořadí budeme hlasovat o těch návrzích. Nyní tedy hlasujeme o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?